Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala, poté paní poslankyně Bohdalová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se přihlásil dřív, než byla faktická poznámka pana poslance Zlatušky, a musím říct, že on velmi přesně vystihl podstatu doktorských stipendií, odpovědnost vysoké školy v této věci. Nicméně k celkové politice státu v oblasti podpory doktorských studentů bych chtěl poznamenat jeden údaj, který tady ještě nezazněl, a to je počet doktorských studentů. Když se podívám na mezinárodní srovnání, tak podíl doktorských studentů na celkovém počtu studujících na vysokých školách je, ať už bereme průměr zemí OECD, nebo bereme průměr zemí Evropské unie, kolem 3 %. To je příliš mnoho. K tomu doktorské studium jako vědecká příprava neslouží a tady bychom měli upřít svoji pozornost a něco s tím udělat. A druhá poznámka. Pokud jde o argument, že studenti, kteří jedou na výměnný pobyt do zahraničí, mají mít další výhody, protože se jim prodlouží studium, tak chci říct, že to je naprosto a zásadně špatný přístup a neodpovědné jednání vůči těm studentům.

Pokud je to jinak, tak je to neodpovědné jednání a stát by ho svou politikou neměl podporovat. Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Bohdalová.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ono to nebylo tak vidět, protože byl tenkrát velký růst a ta peřina růstu to překrývala. Ale pak přišla krize a my jsme začali bojovat na finančních trzích o holý život důvěryhodnosti České republiky.

A s pravděpodobností blížící se jistotě přijdou časy, kdy ten růst nebude a kdy opět upadneme do nějakého negativního cyklu. A pak si vzpomeňte na tyhle chvíle, kdy zdroje byly a kdy jste rozdávali na všechny strany a kdy ty veškeré náklady z konsolidace, které musela společnost prodělávat v době krize, jste rozházeli bez jakékoli odpovědnosti vůči budoucnosti. Prostě to přijde. Jen vám to chci připomenout a chci, abyste si na to vzpomněli, až to přijde. Říká se tomu rozpočtová neodpovědnost. Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Sklenák, připraví se pan poslanec Berkovec. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří ve třetím čtení vedou nějaké dlouhé diskuse, ale musím zareagovat na slova předsedy Stanjury a předsedy Kalouska. Musím odmítnout, že by naše návrhy, které budeme dnes hlasovat, byly nějaké účelové a související s volbami. Pokud jste si nevšimli, sociální demokracie od počátku tohoto volebního období systematicky krok po kroku podporuje zaměstnance, podporuje seniory, podporuje rodiny s dětmi. Každý rok zvyšujeme daňové slevy pro rodiny s dětmi, zvyšujeme důchody atd. Tohle je jeden z dalších kroků. A pokud jde o nějaký váš zmiňovaný útok na mandatorní výdaje, tak musím vás upozornit, že stav veřejných financí nikdy nebyl v tak dobré kondici, jak je nyní.

Děkuji, pane předsedo. Jako další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Berkovec, nebo nevědomky zmáčkl tlačítko? Pan předseda Stanjura se svou faktickou poznámkou.

Ten rozdíl, pane předsedo, a já jsem o něm mluvil úplně jasně, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího. Například zvýšení daňových slev. Tak neříkejte sociální demokraté prosadili. Sněmovna to schválila. Ne jedna strana.

Takže proto je to předvolební, proto to není materiál vlády, na rozdíl od těch kroků, které jste tady uváděl.

To je logika pana předsedy Sklenáka. Ale to logické není, to se na mě nezlobte.

A není to návrh vlády. A proto je to volební akce, proto je to věc... Je to legitimní. Jenom to chci pojmenovat pravým názvem.

Já jsem jenom upozornil všechny kolegyně a kolegy, že mandatorní výdaje se jednoduše zvedají a velmi těžko se dávají zpět na rozumnou úroveň. Děkuji. Nyní po bloku faktických poznámek se konečně dočkal pan poslanec Vilímec s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče.

Snad jenom připomenu, co bylo cílem tohoto sněmovního tisku. Určitě nebylo cílem zvyšovat nároky na sociální dávky toho či onoho typu.

To byla ambice vlády ve vztahu k tomuto sněmovnímu tisku. Co se stalo?